Vítám mezi námi pana senátora Václava Lásku. Vítejte, pane senátore. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřil nejprve promiňte, pane senátore nejprve pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, o vaše vyjádření.